Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Gordana Čomić, Srđan Milivojević, prof. dr Janko Velselinović, Nenad Konstantinović, Đorđe Milićević, Stefana Miladinović, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Milisav Petronijević, Miroljub Stojčić, Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Suzana Spasojević, Saša Dujović, Zoran Anđelković, Bojana Đorđević, Vesna Jovicki i Mirjana Dragaš i amandmane Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Primili ste izveštaje Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje vlade u amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvara pretres Predloga zakona u pojedinostima. Izvolite. Gospođo predsedavajuća, pozivam se na član 27. koji u poslednjem stavu kaže da je predsednik Narodne skupštine odgovoran za primenu ovog Poslovnika i član 101. pozivajući predsednika Narodne skupštine da prekine ovu sednicu i hitno zakaže Kolegijum Narodne skupštine, a u vezi događaja koji su se dešavali u toku trajanja ove sednice, odnosno u vezi činjenice da je nemoguće normalno nastaviti rad dok se ne otkloni dilema da li Narodna skupština i predsednik Narodne skupštine stoji iza onoga što je juče šef poslaničkog kluba SNS izgovorio, optužujući za genocid političku partiju koja sedi u ovom parlamentu. Dakle, mislim da je u interesu svih da ovaj rad nastavimo u normalnoj atmosferi. Jedini način da to postignemo jeste da se sazove Kolegijum, da se razjasni ova situacija i da se, u skladu sa Poslovnikom, primene mere prema onima koji su zaista na najgrublji mogući način ne samo unizili ovaj parlament, nego su uvredili čitave narode u ovoj zemlji. Mislim da preko toga ne može niko da pređe. Ovo je pitanje osećaja da su povređena prava žrtava genocida, da su povređena prava svih građana ove zemlje, koji zaista sa dubokim poštovanjem, vodeći računa o tome kada upotrebljavaju reč genocid, pre svega misle na poštovanje žrtava tog najstrašnijeg zločina. Molim vas da uputite predsedniku, pošto vidim da nije ovde, ovaj zahtev i da prekinemo ovu sednicu dok Kolegijum ne održi sednicu i dok se zaista Narodna skupština i svi predstavnici političkih partija ne postave jasno u odnosu na ono što se desilo. Prosledićemo zahtev predsedniku Skupštine, ali do daljnjeg predlažem da nastavimo sa radom.

Pa, dobro, ovde sam danas i u svojstvu ministra unutrašnjih poslova. Želim generalno da kažem da je od ukupno 68 amandmana stranaka prihvaćen 31. Nije prihvaćeno 37. Znači, bili smo veoma konstruktivni. Kada je reč o ovom amandmanu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, sigurno da, kada je reč o tome, mi se slažemo sa ovim amandmanom ako je potrebno da bi to postalo sastavni deo Predloga zakona. Hvala.

Samo da budem precizan. Znači, na Predlog zakona o privatnom obezbeđenju je podneto 68 amandmana, a od toga je prihvaćen 31. Na Predlog zakona o detektivskoj delatnosti podneta su 43 amandmana, a od toga je prihvaćeno 13. Kada je reč o ovom konkretnom amandmanu, on se ne prihvata. Da li još neko želi reč? Ne Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Da li neko želi reč? Poštovana gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli popriličan broj amandmana na ova dva zakona iz razloga što smatramo da ovde nije reč o zakonodavnoj aktivnosti kojoj je cilj da uredi određene oblasti našeg društva, već je reč o kukavičijem jajetu, kojima se podmeću zakoni koji za cilj imaju uvođenje diktature. Diktatura kao oblik vladavine… Molim vas, danas nećemo koristiti ni reč diktatura, ni neke druge reči. Molim vas, preskočite i pričajte o amandmanu. Gospođo predsedavajuća, diktatura je i kada opozicionim poslanicima ne dozvoljavate da iskažu svoj stav o zakonima. Nemojte da dozvoljavate sebi da vas vladajuća većina zloupotrebljava za svoje dnevno – političke interese. Pustite opoziciju da govori o zakonu na način na koji to građani koji su nas birali to od nas očekuju. Dakle, ovde je reč o klasičnom uvođenju diktature ovim zakonima i zakonskim opredeljenjima i mi smatramo govor mržnje… Vaše je legitimno pravo da branite vlast, a moje legitimno pravo je da branim demokratiju. Dakle, mi smo ovim zakonskim rešenjima, koje smo predložili, hteli da sprečimo da svako ko poželi može da se bavi detektivskom delatnošću u ovoj zemlji. Hteli smo da sprečimo da ljudi koji imaju kriminalnu prošlost mogu da se bave detektivskom delatnošću. Hteli smo da sprečimo da se pod formom obavljanja detektivske delatnosti obavljaju radnje koje će biti direktno usmerene protiv opozicije. Hteli smo da kroz zakon o detektivskoj delatnosti sprečimo mnoge negativne pojave. Hteli smo da sprečimo sva ona lica koja su amnestirana kroz Zakon o amnestiji budu uključena u obavljanju detektivske delatnosti. Smatramo da je to loše za naše društvo. Smatramo da naše društvo ima pravo, kada je reč o detektivskoj delatnosti, da zaista uredi tu zakonsku oblast onako kako i ministar unutrašnjih poslova želi. Imam apsolutno poverenja da je ministar unutrašnjih poslova Predlogom zakona želeo da ovu oblast uredi u skladu sa evropskim zakonima i da jednu oblast našeg društva, kojoj je neophodno zakonsko utemeljenje, uredi u skladu sa preporukama i EU i pozitivnim iskustvima drugih država koje su takođe pristupile EU ili se već nalaze u EU. Neprihvatljivo nam je da se detektivskom delatnošću bave mnogi ljudi koji nisu dostojni da taj posao obavljaju. Prihvatam ono obrazloženje koje je ministar unutrašnjih poslova dao u raspravi u načelu, da MUP nema uvek zakonske mogućnosti da dostavi podatke da li su sva lica počinila krivično delo ili nisu. Prihvatam i ona obrazloženja da postoje neka regulatorna tela koja ograničavaju MUP u vršenju i zdavanju nekih potvrda koje ograničavaju sud i tužilaštva takođe da daju neka mišljenja o ljudima koji žele da se bave detektivskom delatnošću, ali opet smatram da mora da postoji neki zakonski okvir ko ne bi smeo i ne trebalo da se bavi detektivskom delatnošću. To je važno u zemlji koja je zakoračila u diktaturu. Hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? Pre svega želim da kažem da mislim da nema potrebe, niti razloga da, kada je reč o ova dva zakona, postoji bilo kakva refleksija koja se odnosi na nekakvu diktaturu ili kukavičije jaje itd. Ovde je reč o zakonima koji moraju da vode računa i da budu usklađeni sa drugim organima i institucijama u našem pravnom sistemu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je moralo ovaj tekst da usaglašava sa Poverenikom za zaštitu informacija od javnog značaja i da usaglašava sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prihvatanjem ovakvih amandmana bi nas vratilo na početak. Želim samo da kažem da su ova dva zakona bila upućena Narodnoj skupštini i od Vlade Mirka Cvetkovića, samo je to tada bio jedan zakon. Gotovo je bio istovetan tekst osim što smo morali da ovaj deo usaglasimo sa gospodinom Šabićem, i to je bio razlog zašto je uopšte taj zakon povučen iz procedure.

Cilj ovog zakona jeste da se pravno reguliše ova oblast jer je Srbija gotovo jedina zemlja u okruženju koja nema zakonski regulisanu oblast privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti. Imamo, kao što znate i kao što sam rekao prošli put veliki broj firmi i preduzeća koja se ovim bave.

Poštovani gospodine ministre, naravno da mi podržavamo nameru da se ova oblast uredi. Naravno da smo svi svesni da nepostojanje jasnog zakonskog okvira nas dovodi kao čitavo društvo u ozbiljnu opasnost da budemo izloženi, kako da kažem, nekontrolisanoj zloupotrebi koja se može sprovoditi i mi smo često svedoci da se dešava tako što se formiraju razne grupe i razna preduzeća za obezbeđenje a da pri tom nemamo jasno definisane zakonske uslove pod kojima oni mogu da se formiraju i pod kojima oni rade. Ono što je naša suštinska primedba jeste da ovaj zakon, dakle, bez obzira da li bi on došao od Vlade Mirka Cvetkovića ili dolazi od neke druge Vlade, ne radi se sada o tome, radi se o tome da mi ukazujemo na jedan ozbiljan problem i nedostatak koji postoji u ovim zakonima a on se tiče činjenice da formulacija - bezbednosna smetnja nije dovoljna garancija da se tim poslom neće baviti ljudi sa kriminalnim dosijeima. Dakle, svi naši amandmani idu u pravcu jasnog definisanja uslova ko može a ko ne može da se bavi ovim delatnostima i koji su uslovi kada neko mora da prestane da se bavi tom delatnošću zbog toga što je u međuvremenu, na primer, prekršio zakon ili je prekoračio nužnu odbranu ili upotrebio prekomernu silu itd. i potpao je pod udar zakona. Mi sada pokušavamo sa vama da razgovaramo na tu temu i da nam vi prihvatanjem amandmana koji regulišu to mnogo preciznije od načina na koji je regulisao zakon pokažete da zaista želite da uredite ovu oblast. Ne da date pravni uslov da ta preduzeća postoje i pretpostavku da oni mogu da se po ovom zakonu formiraju i da slobodno rade, već da date pravne garancije ovom društvu da neće biti izloženi mogućnosti da ljudi sa kriminalnim dosijeima ili policajci koji su otpuštani zbog toga što su prekoračili, prekomerno upotrebili silu prema građanima, mogu da se bave ovom delatnošću. Dopustićete da je ogromna razlika između toga da li se tim poslom bave ljudi koji imaju nesporno čiste biografije ili nejasne definicije o bezbednosnoj smetnji. Prvo, ko utvrđuje bezbednosnu smetnju? Na osnovu kog kriterijuma se utvrđuje ta bezbednosna smetnja? Da li postoji tu prostor za korupciju? Ja sam sigurna da postoji. Ako vi nekome date da on procenjuje da li je bezbednosno podoban ili nije podoban da se bavi ovom delatnošću. Date nekome to pravo onda ostavljate mogućnost da taj neko takođe bude izložen mogućoj korupciji kako bi omogućio nekome ko inače ne bi smeo da se bavi tom delatnošću, da se tom delatnošću bavi. Naravno, ako to nije definisano na dovoljno jasan način, onda se postavlja se postavlja dodatno pitanje – ako neko ko se bavi tom delatnošću pa je obavljajući tu delatnost prekršio zakon, kad je odslužio kaznu, opet nema nikakve prepreke da se vrati i obavlja tu istu delatnost, zato što zakon ga nije ni na koji način ograničio.

Mi nemamo ništa protiv ovoga o čemu vi govorite. Naprotiv, želim da kažem da našim zakonima nije tačno propisana, precizno bezbednosna provera i mi upravo i planiramo promenu Zakona o policiji koji bi definisala upravo ove pojedinosti o kojima vi govorite. Želim da kažem da su i sve bezbednosne provere koje su ranije rađene i korišćene su možda u nekim drugim slučajevima takođe nisu bile detaljno zakonom regulisane. Ovde je reč o tekstu ova dva zakona koji je usaglašen sa stručnom javnošću, sa predstavnicima svih strana uključenih u ovaj proces i onih profesionalnih i onih od strane države i onih od strane, da tako kažem, nezavisnih regulatornih tela. Tu mislim na one koji se bave zaštitom podataka o ličnosti, mislim na sva ministarstva, mislim na profesionalna udruženja, između ostalog postoji i Udruženje privatnog obezbeđenja, u okviru Privredne komore, a postoji i Udruženje detektiva, mislim da je Dragan Trivan predsednik. Sa njim smo razgovarali o svemu ovome i zaista ovo je bilo jedino moguće što je sa naše strane bilo tako da zadovolji sve kriterijume. Nema nikakvih razloga da bilo ko sumnja u to da možemo doći do korupcije prilikom bezbednosnih provera.

Mi nismo prihvatili takav predlog upravo iz ovih razloga o kojima vi govorite. Znači, sada možemo biti zadovoljni ili nezadovoljni formulacijama, ali cilj intencije je takav da mora da onemogući licima koja su bezbednosno problematična da mogu da obavljaju ovu vrstu delatnosti. Hvala. Ovde ne dovodim u sumnju najbolju nameru da se ova oblast uredi na najbolji mogući način i ne dovodim u sumnju činjenicu da je urađen i korak više u odnosu na zahteve onih koji se time bave ili bi se time rado bavili, a verujem da su njihovi zahtevi da se država u to uopšte ne meša. Njima bi najviše odgovaralo da se država apsolutno ne meša u to i da ih ništa ne pita, nego da ih pusti da oni lepo sami sebe organizuju i da oni tu delatnost obavljaju bez ikakvog nadzora. Mi smo svedoci i mi smo kao društvo na neki način žrtve ponašanja tih grupa ili firmi, da tako kažem, koji su se do sada tako ponašale. Svakako pozdravljamo odlučnost ministarstva da ipak ne dozvoli da to bude samouređena oblast, jer ako išta ne sme biti samouređeno onda je to pitanje bezbednosti i pitanje zaštite ljudskih i građanskih prava svih građana u ovoj zemlji, a ove teme su upravo teme zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda i bezbednosti ljudi i mislim svakako ne treba dozvoliti. Ali, ono što ne možemo da prihvatimo kao odgovor - vi tvrdite da ćete vi menjati Zakon o policiji i da je činjenica da bezbednosna provera ni bezbednosna smetnja nije definisana do sada, ali da ćete to izmenom nekog zakona, koji je krovni zakon pretpostavljam, to definisati preciznije, pa tako ćemo onda tačno znati šta znači bezbednosna provera i ko sve neće moći da prođe bezbednosnu proveru. Ovaj zakon, završetkom ove rasprave, usvaja se i stupa na snagu sa onim što mi tvrdimo da je ostalo krajnje problematično i nedorečeno u ovom zakonu, a to je šta znači bezbednosna provera? Vi ste morali ovim zakonom utvrditi šta je za ovu oblast bezbednosna provera, bez obzira na to što ćete nekim drugim zakonom utvrđivati šta je u opštem smislu bezbednosna provera. (Predsedavajuća: Vreme.) Koristim vreme da govorim o amandmanu. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović. Izvolite. Sada dolazimo baš do konkretno onog člana koji propisuje na neki način uslove pod kojima se može dobiti licenca za obavljanje detektivske delatnosti. U tom članu se potpuno jasno vidi nedostatak i to dramatičan nedostatak kriterijuma i uslova koji se tiču bezbednosnih smetnji.

Zaista ne vidim ni jedan jedini razlog zašto ne možete da prihvatite ovaj amandman kao dokaz da i vi zaista želite, pod jedan - da bezbednosnu smetnju otklonite kao dilemu ko će da tumači šta je bezbednosna smetnja dok se neki drugi zakon ne promeni, a da vas podsetim, vi ste ministar unutrašnjih poslova već pet godina. Vi kažete - još uvek taj zakon nije izmenjen. Pa, pet godina ste mogli da ga izmenite i da tu bezbednosnu smetnju definišete pre no što ste uputili nama ove zakone u skupštinsku proceduru. Ali, ako to već nije tako, onda vas zaista pozivam da prihvatanjem ovog amandmana dokažete ukupnoj javnosti da ovde neće biti u bezbednosnim poslovima i detektivskim poslovima ni navijačkih grupa, ni siledžija osuđenih za siledžijstva i nasilja, ni policajaca koji su prekoračili svoje nadležnosti ili su prekomerno upotrebili silu, da neće biti kriminalaca koji su otpušteni iz zatvora i da neće biti onih za koje je policija, kako vrlo često čujemo, a oni su još uvek na slobodi i čine krivična dela, policija ima podatke o njima. Dakle, mi vas pozivamo sa najboljom namerom, čvrsto vas podržavajući u vašoj nameri da ovu oblast uredite na najbolji mogući način, da prihvatanjem ovog amandmana pokažete zaista da se ovo ne pravi po meri onih koji bi rado da se bave tim poslom nego po meri interesa društva i svakog građanina u ovoj zemlji. Interes društva nije da se tim poslom bave ljudi koji su osuđivani koji su pod istragama, koji su odležali zatvor. Prihvatanjem ovog amandmana pokazaćete da ne idete na ruku onima koji su vršili pritisak na vas da se država ne meša u ove oblasti, sigurna sam, onih koji sada ukoliko ovakav zakon usvojite bez ovog amandmana moći će da nastave da se bave tom delatnošću iako su višestruki povratnici što se tiče vršenja krivičnih dela. Moći će da se bave izgrednici, prestupnici. Moći će da se bave oni protiv kojih se i sada možda vode postupci za krivična dela. Ništa u ovome što je ovde navedeno ne vidim da može biti sporno ukoliko zaista želite da se o ovom vrlo opasnom, sa jedne strane, moguće zloupotrebe, oblašću bave ljudi koji tim zloupotrebama zaista mogu biti skloni po samom činjeničnom stanju kako su se ponašali do sada. Očigledno da će ovo biti tema posle svakog amandmana. Očigledno je da DS ima intenciju da osnovna poruka donošenja ovih zakona bude takva da, kao što je rekao gospodin Milivojević, ovo bude kukavičje jaje, da je to neki uvod u diktaturu, da kriminalni mogu da se bave ovom temom. Šta god da kažem sigurno na to nećete reagovati niti prihvatiti moje obrazloženje. Samo vas molim da razumete da ovo što vi tražite je mnogo niži nivo bezbednosne provere i kriterijuma nego što će biti. Objasnio sam vam zašto. U zakonu koji je donet u vreme naše zajedničke Vlade brišu se iz kaznene evidencije kaznena dela posle određenog broja godina kada nastupi tzv. rehabilitacija. Po vašem predlogu svi oni koji su pre više godina počinili ta krivična dela bi mogli slobodno da rade. Po našem predlogu to neće moći. Drugo, zaboravili ste da ovome prethodi i provera odnosno uslovi za izdavanje odobrenja za nabavku oružja, koje su mnogo oštrije nego ove o kojima ovde govorimo.

Isto je i za fizičko lice. Reći ću da znate i da se povodom nekih drugih funkcija i profesija smo se takođe oslanjali na neke bezbednosne provere i kada su sudije i tužioci bili u pitanju. Kako to tada nije bilo problematično a sada je problematično? Znači, odvojite politiku od ovog teksta. Još jednom vam ponavljam da ne tražite to, nego vi tražite kroz ovo što predlažete niži nivo bezbednosnih provera i uslova nego što je predviđeno zakonom zato što se u evidencijama briše to posle određenog broja godina. Ne znam da li razumete, neko je osuđen na kaznu zatvora. On više nije u kaznenoj evidenciji. Kada se pozove na vaš amandman, on ispunjava sve uslove. U podacima MUP-a ne ispunjava.

Nemam ništa protiv da piše sve ovo što je ovde napisano, samo je problem što ovo nije dovoljno.

Takođe, morate da vodite računa da zakoni koje smo doneli o zaštiti podataka o ličnosti su veoma restriktivni i rigorozni, koji ne dozvoljavaju čak ni da MUP da podatak čiji je auto koji odnese pauk, koji ne dozvoljavaju čak ni da se sudu kaže matični broj i adresa stanovanja lica, kad sud to zatraži, odnosno nama se pišu žalbe i tužbe se protiv nas podnose, naročito na ovakav način upotreba ovih podataka o ličnosti. U tome svemu što sam rekao, negde između, treba naći formulaciju koja štiti državne interese, a ova formulacija to štiti. Mislim da je potpuno jasno o čemu se radi. Kada je reč o bezbednosnoj proveri, kada sam govorio o zakonskom regulisanju, mislio sam da bude precizno definisano šta znači bezbednosna provera. To do sada nikad nije urađeno. Ne daje samo MUP bezbednosnu proveru, daju i bezbednosne službe, i po drugim zakonima takođe. Zato što te bezbednosne provere nisu dovoljno regulisane, ponekad tu ulaze potpuno nepotrebne stvari. Na primer, kada je reč o oružju, da bi neko dobio dozvolu za posedovanje oružja, vi tu imate i provere po javnom redu i miru, što ne postoji u ovom drugom. Budite sigurni da je ovaj predlog obuhvatio i dao odgovornost, na neki način, MUP-u, da kroz bezbednosnu proveru ne smeju da prođu i odgovoran je MUP ako neko bude prošao. Ovo drugo što ste vi predložili ne omogućava dovoljno sprovođenje tih kriterijuma za koje se, nadam se, i vi zalažete, zato što je potpuno moguće da lica koja su počinila krivično delo pre deset godina, bili u zakonu, po ovome što ste vi predložili, potpuno slobodno mogu da dobiju licencu, jer se više ne nalaze u krivičnoj evidenciji. Svako će govoriti na svoj način, svi smo mi ovde i političari, a ne samo ljudi koji sada profesionalno gledaju ovaj deo zakona, ali to je bila osnovna intencija ovog zakona. Hvala. Gospodine ministre, šta ste vi nama sada upravo rekli? Da ovaj amandman sužava ono što je definicija bezbednosne provere, a da ono što ste vi definisali kao bezbednosnu smetnju u opštem smislu, znate izgleda samo vi šta podrazumeva. Pošto nigde ne piše šta je sadržano u bezbednosnoj proveri, nama ostaje samo da se pitamo šta je to sve sadržano. Ako je sadržaj ovog amandmana uži od onoga što policija i druge službe treba da rade ovde, mi smo saglasni da se ovaj amandman menja i da se dopuni svim onim što vi smatrate da treba da sadrži bezbednosna provera. Dakle, nama ostaje samo da mi verujemo vama na reč, jer zakon to ne definiše, da bezbednosna provera podrazumeva i to da ne može biti pod istragom, da ne može biti osuđivan, da ne može tek izaći iz zatvora itd. Ostaje nama da vam verujemo. Ostaje nam da vam verujemo da neće biti zloupotrebe u policiji, kada ta bezbednosna provera bude mnogo šira od ovoga što mi predlažemo, a niko sem vas ne zna šta je to šire. Dakle, vi ulazite sada u jedan prostor koji je vrlo opasan. Vaš odgovor je zapravo najveća opasnost koju ste mogli sada da nam ovde predočite, jer vi nama kažete – vi tražite premalo, a mi ćemo tražiti mnogo više. Šta? Nemojte da nas pitate. To nema, nigde ne piše, ali mi ćemo proveru vršiti. Šta će biti sadržaj tih provera kada ovi zakoni stupe na snagu? Niko to od nas ne zna. Opet postavljam dodatno pitanje, razumejući da se nalazite u procepu između potrebe države da što jasnije definiše ove uslove i ograničenja koja nose drugi zakoni koje smo donosili, kako bismo ograničili vlast, između ostalog i policije, i sačuvali integritet, dostojanstvo i pravo na privatnost građanina i vi morate svakako da se uklopite u taj prostor, između te dve stvari. Ali, ono što jedino ne smete da radite, da kažete – ovo je manje, mi radimo više, ali ne pitajte šta je to. To je nedopustivo. Ako je obim ovog amandmana uži, mi smo saglasni da se proširi na sve ono što vi smatrate da treba da sadrži, kako bismo izbegli ovo što poštujem. Dakle, ja poštujem kad vi kažete da brišu se sa evidencije. Tačno je, mi smo to prevideli, prevideli smo da se neki brišu sa evidencije. Znači, treba amandman proširiti tako da i ta lica budu obuhvaćena.

To ipak ne može tako. Ili ćemo naći zakonski okvir, kako dolazite do tih podataka, ili nećemo dopustiti da to bude proizvoljno prepušteno nekome ko će sam da određuje kako će da dolazi do tih podataka, a mi, niko ne zna kako će se to dešavati. Zato vas još jednom molim, razmotrite ovaj amandman, sagledajte mogućnosti da se izmeni ovaj zakon na način kojim će se definisati šta znači bezbednosna provera i kako ćemo je sprečiti da se ovim ozbiljnim, ali po društvo potencijalno rizičnim poslovima, po društvo, ne po pojedince, po društvo potencijalno rizičnim poslovima, bave ljudi koji time ne bi nikako smeli da se bave. Znamo da bezbednosne provere prolaze i policajci u policiji, pa svaki dan imamo policajca koji je nekoga pregazio, prekoračio upotrebu sile itd. Dakle, ne može se napraviti savršena bezbednosna provera, to je tačno, ali se mora znati šta bezbednosna provera znači i mi samo na tome insistiramo. Ako vam je zaista stalo da ovaj zakon bude u skladu sa namerom da se uredi ovaj prostor sa jedne strane, da se građani odbrane od mogućih opasnosti koje prete odatle sa druge strane i istovremeno da poštujemo princip prava čoveka na bezbednost i prava čoveka na zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava i sloboda, onda se morate potruditi da nađete ono rešenje koje će odgovoriti na sve ove zahteve. Inače, ovaj zakon je neprihvatljiv. Verujem da će problem imati svako ko bude pokušao da ga sprovodi, zato što će svako moći da vas tuži da mimo zakona prikupljate neke podatke o ljudima i da mimo jasne zakonske regulative proveravate ljude za obavljanje poslova za koje mora da postoji jasna definicija kako se vrši provera. Kada neko traži da dobije dozvolu za posedovanje oružja, šta sadrži bezbednosna provera? Krivična dela po službenoj dužnosti i prekršaj za javni red i mir. Je li to dovoljno jasno? Vi s predlozima niste obuhvatili evidenciju prekršaja. Što se niste toga setili sami, nego ja moram da vas dopunjujem? Ja nisam ovde u funkciji pomaganja opozicionih poslaničkih grupa. Hoću da vam pomognem kao savetnik, naravno, pro bono. Druga stvar, da ne diskutujemo sada dalje, sada o tim bezbednosnim proverama.

Koliko bezbednosnih provera su izdali vaši organi kada su vaši ljudi bili na čelu?

Za sudije i tužioce su takođe pominjane određene bezbednosne provere. Prema tome, to sve što sada pričate ne mogu da prihvatim. Nešto što ste vi radili, nemojte sada da se žalite kada to radi neko drugi po istim zakonima i po istim principima. Ništa se nije promenilo. Šta se promenilo? Ili ćete priznati da to što ste vi radili nije bilo dobro i nije bilo u skladu sa zakonom i da je omogućavalo određene zloupotrebe. Znate li koliko je sudbina ljudskih zavisilo od tih bezbednosnih provera? Gde je bilo definisano to? Bezbednosna provera, u ovom zakonu, i provera za dobijanje oružja obuhvataju mnogo više od onoga što ste vi tražili svojim amandmanima. To kako ćete predložiti izmene drugih zakona koji definišu rehabilitaciju i brisanje iz kaznene evidencije, nemam ništa protiv. Mi smo apsolutno spremni da sve to primenimo i prihvatimo. Tako da, ne mogu da prihvatim ove vaše amandmane, zato što ne obuhvataju rešenje problema koji mi ovde imamo, a to je problem kako, s jedne strane, omogućiti da ne rade ljudi koji imaju problematičnu bezbednosnu proveru, s druge strane poštovanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i, s treće strane, koji jednostavno ne omogućava potpuni uvid u evidenciju svih onih koji su nekada kažnjavani za prekršaje ili za krivična dela.

Znate šta, nije ovo bila jedina amnestija. Mislite na sve amnestije što su bile?

Ništa se u zakonskim rešenjima nije promenilo. Ali, ako vam treba politička priča za tako nešto, sve je u redu, ali ovo nije tema i ondanemam potrebe da se uključujem u ovu raspravu. Onda diskutujte o tome, ali ovo nije tema za takvu vrstu diskusije. Naročito da će se diktatura ogledati kroz zaposlene u ovim detektivskim agencijama i privatnom obezbeđenju. To da li su kriminalci mogli da rade tamo i da li su kriminalci mogli da formiraju to, to je bilo i u vaše vreme.

Razni politički funkcioneri iz različitih stranaka su na čelu tih agencija. Ne vidim da će sada nešto lošije da se desi od onoga što već postoji. Ovo će regulisati ovu oblast, mislim na način koji je adekvatan. Ako to nije u redu, naravno da ćemo promeniti. Apsolutno sam spreman da MUP snosi odgovornost i svako ko u MUP-u daje bilo kakvu licencu mora da bude pod budnim okom. To je tzv. princip integriteta, a to znači da onaj ko ima određeno diskreciono pravo mora da odgovara za svoje postupke. Kriterijumi treba da budu potpuno jasni.

On ne može da dobije dozvolu za posedovanje oružja. Kada to ne može, on ne može ni da dobije licencu.

Želim samo da otklonim pred javnošću bilo kakvu sumnju da će postojati bilo kakva protekcija za bilo koje koji ne prolaze bezbednosnu proveru. Hvala. Izvolite. Zaista samo kratko radi pojašnjenja. Da ne bi bilo različitog tumačenja, čini mi se zaista nepotrebno, mi stvarno, gospodine Dačiću, pokušavamo kroz amandmane da napravimo ovaj zakon boljim nego što jeste. Zaista ne postoji nikakva politizacija. Jeste da se nalazimo u jednom vrlo interesantnom momentu u političkom životu Srbije, vi ste i te kako upoznati sa time šta se tu dešava, ali to stvarno nema veze sa kvalifikacijama koje se iznose. Opozicija ima pravo da sumnja i ima pravo da iznosi mišljenja koja mogu da odvedu ovu oblast u jednom neželjenom pravcu i to je ono što su radili poslanici DS i što će raditi. Ali, to nikako ne znači da mi ne želimo da napravimo ovaj zakon boljim nego što jeste. Ako amandmani nisu dobri, da pokušamo zajedno kroz dogovor da učinimo da ovo bude efikasno regulisana oblast. Ništa više, ni manje od toga. Dakle, neću da ostavim sumnju da neko ovde hoće da se bavi politikom kroz amandmanski proces na način kako ste predstavili. Mislim da to nije tačno. Ako neko u ovoj zemlji priča ovih dana, citiram – to što vi kažete, to je laž, to vi predlažete ljude koji ne smeju biti predloženi, mi ćemo da držimo stranačke konferencije u holu Skupštine, nosićemo transparente, ugušićemo svaku kritiku, vaš predsednik je lopov, vi ste svi lopovi, vi ste počinili genocid, vi ste Arijevci, onda mi moramo na neki način da odgovorimo na to. Normalno je da mi zaključujemo da je to uvod u tu reč koju ste upotrebili. I to nema veze sa amandmanskim procesom, verujte. Ali, s obzirom na to šta nam se sve dešava ovih dana, ja isto tako znam da vi imate senzibilitet i razumevanje i da ni vama ne prija da vas juče jedan čovek optuži da ste počinili genocid. (Predsedavajuća: Vreme) Ja znam da to i vas dotiče i vas boli i mogli biste i vi da reagujete. Hvala.

Želim samo, javnosti radi, da kažem jednu stvar. Ne radi se ovde o bezbednosnoj proveri bilo kog pojedinca. Ovde se radi o tome da mi ovim zakonom regulišemo formiranje privrednih subjekata koji su naoružane formacije. Zašto postoji posebna osetljivost na ovo pitanje u odnosu na mnoge druge bezbednosne provere kad tražite pasoš ili neki drugi dokument? Zato što vi ovim aktom omogućavate da se stvaraju oružane formacije. Tada je osetljivost javnosti uvećana i podignuta na hiljaditi stepen, s punim pravom. I zato mi pokušavamo u ovom razgovoru sa vama da pronađemo način kako da otklonimo svaku sumnju i svaku dilemu oko toga da u te oružane formacije neće moći da uđu ljudi problematične prošlosti, s jedne strane, a s druge strane da su te provere jasno definisane i da svi građani znaju ko to radi i na koji način to radi. Samo o tome se radi, a ne zato što mi imamo zlu volju prema vama ili zato što hoćemo ovu temu da politizujemo.

Hvala. Mi ovde ne donosimo zakon o stvaranju tih formacija, one već postoje, više od 10 godina. Koliko ima agencija koje se time bave? Koliko ima preduzeća? Koliko je ljudi? Koliko je oružja? Mi ovim zakonom ograničavamo postojanje tih formacija i preduzeća i utvrđujemo uslove. Ovo će u stvari biti veliko pročišćavanje u tim strukturama. Molim vas, nemojte da ispadne da će nešto tekst stvoriti. To postoji i vi sve to dobro znate i mnogi od vas koristite njihove usluge. Čak su i državni organi koristili njihove usluge. Ko se u njima zapošljavao? Da li su bile bezbednosne provere? Da li ste znali ko ima oružje a ko nema? Niste. Prema tome, ne može biti gore nego što je sada. Može biti samo bolje. Hvala. Izvolite. Gospodine ministre, ja sam sigurna da je bolje kada postoji zakon nego kada ga nema, kada je sve to u prostoru mimo zakona. Ovde se radi samo o tome da ako vi već donosite zakon da biste uredili tu oblast, da li je moguće da se ostavlja jedan tako osetljiv prostor kao što je pitanje ko time može da se bavi nedefinisanim? A da je bolje da ima zakona nego da ga nema, to nikome nije sporno, pa ni nama. Ali, da li smo mogli da izbegnemo ovu opasnost koja stoji u nekom nedefinisanom prostoru šta znači bezbednosna provera i ko će o tome odlučivati i na koji način. Poštovana gospođo predsedavajuća, gospodine ministre i predsedniče Vlade, ja sam takođe podneo amandman na ovaj član zakona. Prvo ću se malo osvrnuti na vašu diskusiju kada ste kazali da ako nešto ne valja u ovom zakonu, mi ćemo promeniti. Kako se razvijaju političke okolnosti, pre će vas promeniti nego što ćete vi stići da promenite zakon, nažalost. Nemojte da dobacujete, probajte da me nadćutite ako ne možete da me nadgovorite. Nas ovde vodi, kada je reč o ovom zakonu, i znanje, ali nas vodi i iskustvo. Evo da pitam vas što dobacujete – jel se sećate vi nekih agencija za obezbeđenje tokom 90-ih, koje su počele kao agencije za obezbeđenje a završili kao Arkanovi „Tigrovi“ Jel to bila jedna fina agencija za obezbeđenje? Jel se sećate nekih ljudi koji su napustili Službu državne bezbednosti pod vrlo sumnjivim okolnostima i kući poneli dosijea a završili kao pripadnici agencija za obezbeđenje? Možete li da zamislite Radeta Markovića, osuđenog šefa eskadrona zla, kada ga bude ebolirao predsednik Nikolić, pa osnuje agenciju za obezbeđenje sa sve 15 dosijea kojima preti građanima Srbije? E, to vas boli. I onda vičete – tema. Ali, to su činjenice. Jer, mi o ovom zakonu, gospodine Dačiću, razgovaramo u dramatično promenjenim okolnostima. To više nisu one okolnosti kad smo mi ovu zemlju čvrsto vodili ka Evropi, boreći se protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja imam apsolutno uverenje da vi zaista imate najčasnije namere kada je reč o ovom zakonu. Ali, imam sumnju i skepsu u vaše koalicione partnere. Jer, znate, ako su oni u jednom danu spremni da vas optuže za genocid i za masovne zločine a da vas u drugom danu podrže, pitanje je koliko je njihova podrška iskrena. S druge strane, u ovom zakonu ja zaista vidim po demokratski poredak preteće odredbe i formulacije, i način na koji se prikupljaju podaci i način na koji se obrađuju podaci. Prihvatam ja vašu sugestiju da se radi bezbednosna provera i apsolutno sam uveren da se bezbednosna provera radila na jedan profesionalan način. Ne zato što ste vi ministar pa ja sada vama nešto laskam ili posebno verujem u vas.

Znači, s jedne strane imate člansku kartu SNS, a sa druge strane imate bezbednosnu proveru. E, to je problem. To je diktatura. Vi ste, gospodine Dačiću, završili Fakultet političkih nauka i znate da diktatura nije državno uređenje, nego je to oblik vladavine. A neki preko puta mene imaju iskustvo iz 90-ih godina šta je diktatura. Imamo ga i mi, sa ove strane. Samo u obrnutim ulogama. I moje kolege iz LDP-a. I to je ono što budi skepsu i sumnju u vaše časne namere. Ne vas, gospodine ministre, ne vas, gospodine Dačiću. U časne namere vaših koalicionih partnera.

Tema je zakon o privatnom obezbeđenju, a biće bogami i o detektivskoj delatnosti. U ta dva zakona, u ovom do sada što sam vam kazao, sublimirane su sve naše skepse i rezerve spram ovog zakona. Ne zato što mi vas mrzimo, kako vi kažete, nego zato što volimo ovu zemlju i volimo demokratiju. Da vam kažem konkretno za ovaj član šta još imam kao zamerku. Imam veliku zamerku na ovaj član i to sam probao da amandmanom promenim. Ovaj član zakona nije predvideo nešto što se zove sukob interesa. Neko ko radi u bezbednosnim službama u policiji, recimo na rasvetljavanju krađa automobila, radi osam godina, ima dosta nerešenih predmeta, jednog dana kaže - nezadovoljan sam policijskom platom policijskog činovnika i prelazim u privatnu detektivsku agenciju, ali iskopiram sve ove predmete, nosim sa sobom i sada ću malo privatno da istražujem ko se bavio krađom automobila i sebi ću steći vrlo unosan kapital. Kada govorimo o zakonskoj regulativi, apsolutno sam uveren da postojeće agencije, detektivske, iz obezbeđenja one koje postoje, formirane su sa najčasnijim namerama, većina njih. Tu ima i profesionalaca i ljudi koji su bili u policiji, u vojnoj policiji, i u bezbednosnim službama koje znaju da urede te službe u skladu sa zakonom, ali ima mnogo toga što treba tek eliminisati iz tog sektora privatnog obezbeđenja i privatne detektivske agencije. Ima mnogo toga što je zalutalo tu. Ima mnogo toga što treba da otpadne, da ne ispuni ove zakonske uslove i preskoči ovu prepreku. Ali, opet podvlačim, i vraćam se ponovo na ovaj amandman gde se kaže da ljudi koji su proveli dve godine ili četiri godine ili šest godina u policiji, BIA, MUP ili nekim drugim bezbednosnim organizacijama, institucijama, ili radeći na poslovima bezbednosti, ne mogu odmah po napuštanju posla da otvore detektivsku agenciju. Mora da prođe dve godine pauze. Znate šta, ako radite kao inspektor za privredni kriminal mnogo toga saznate, što možda nije procesuirano. Posebno imam skepsu kada vidim da privatnom detektivskom delatnošću i privatnim obezbeđenjem mogu da se bave i pripadnici policije koji su provlačeni kroz tabloide, dok se vodi obračun za direktora policije. I za kraj, opet se vraćam na ovog trenutka, najaktuelniju temu – šta kad predsednik Nikolić abolira Radeta Markovića? On sutradan dođe i kaže – sada ću da se bavim detektivskom delatnošću. Kako će se osećati pripadnici SPO? Kako će se osećati porodica Ivana Stambolića? Kako će se osećati porodica Slavka Ćuruvije? Kako će se osećati 4000 pripadnika „Otpora“ u ovoj zemlji koji su dan danas, hvala Bogu, preživeli ono što su preživeli? Da li je to normalna okolnost u zemlji o kojoj pričate? Da li mi treba sada da kažemo – ma to je sve u redu, mi smo taj zakon pripremili, ali nismo pripremili pomilovanje Radeta Markovića. Naprotiv, pripremili smo zakon o otvaranju tajnih dosijea. I kada govorimo, za kraj, o bezbednosnoj proceni i bezbednosnoj proceduri, apsolutno sam uveren, gospodine Dačiću, da kroz Zakon o unutrašnjim poslovima valja urediti tačnu proceduru šta je to bezbednosna provera. Da li ćemo imati sada zakonsku rupu, nemogućnost da taj zakon donesemo, jer imaćemo sada jedan vakum i prazninu između donošenja Zakona o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti, s jedne strane, i s druge strane imaćemo jedan period do koga ćemo čekati Zakon o unutrašnjim poslovima. Šta ako vladajuća stranka donese odluku da raspiše parlamentarne izbore? Koliki će onda vakuum nastati? A detektivske agencije i privatna obezbeđenja se pojave u nekoj kampanji, kao u Vrbasu, kidnapuju učesnike u izborima, nas iz DS, koji smo, eto, optuženi za genocid. Što nas ne bi pobili onda? Zna se šta se dešava sa ljudima koji su optuženi za genocid, završavaju osuđeni na najstrašniju kaznu. Mi smo juče osuđeni za genocid. Izvolite. Poštovane dame i gospodo ja bih hteo samo da kažem da podržavam u potpunosti stavove predsednika Vlade i aktuelnog ministra unutrašnjih poslova, iz vrlo jednostavnog razloga, mislim da oblast o kojoj govorimo jeste deo jedne šire oblasti koja definitivno mora da se jasno definiše kroz različite zakone, između ostalog i kroz Zakon o unutrašnjim poslovima, o kome govori gospodin ministar. Da je to zaista tako i da zaista mi ne možemo da se pozivamo da danas neke stvari moramo da rešimo, jer je najbitniji ovo o čemu pričamo danas, govori činjenica da mi imamo godinama unazad jedno stanje kada su u pitanju bezbednosne provere. Da recimo, neko zato što mu je deda ukrao neku kokošku ne može da prođe bezbednosnu proveru, pa ne može da bude ni član policijskih snaga, a ne da bude u nekim drugim organima i da nama predstoji jedna ozbiljna diskusija u tom pravcu. Mi zaista ozbiljno moramo kroz taj zakon i kroz buduće aktivnosti da prihvatimo određene vrednosti i jedan drugačiji odnos. Mislim da amandman koji predlaže DS, da ulazimo sada u takve detalje, u stvari nas gura od jedne ozbiljne rasprave šta to znači bezbednosna provera, jer vrlo jednostavan primer imate, ja ću to sada malo, da bih objasnio ovo za šta je ministar u pravu, da izađemo u jedan drugi kontekst, kada govorimo o policiji, vi imate situaciju danas da vi ne možete nekoga zbog bezbednosnih provera da primite u policijske snage, zato što je njemu deda uradio neko malo krivično delao, a sa druge strane da isti taj policajac ukoliko u toku svog službovanja prekrši određene propise, on bude kažnjen na jedan određene način, on nastavi svoje službovanje. Ovo koristim kao argumenat u prilog tome da kažem da podržavam u potpunosti stav ministra da mi danas ne možemo da rešimo čitav sistem bezbednosnih provera i da to mora da bude predmet ozbiljne diskusije, da moramo da dođemo do ozbiljnih rešenja, a ovi slučajevi o kojima sam govorio nisu se dešavali unazad 20, 30 godina. Mi smo svedoci svega toga da se dešavalo i za vreme demokratske vlasti i one koja kaže da li je demokratska ili nije, svi smo bili na različitim stranama i govorili o tome. Mi smo imali kao romska partija situaciju da smo podržavali i jedne, i druge i treće. Činjenica da govorimo danas ovo jeste da smo uvek podržavali program i pravi projekat. Mislimo da je ovo dobar program id a je pravi pristup i da u tom pravcu očekujemo i odgovornost ministra da zaista ti zakoni i dođu na dnevni red i da zaista se temeljito pristupi pitanju definisanja šta su to bezbednosne provere i da to nije predmet ovog zakona jedinog i da će to onda da nam stvori jedan ozbiljan problem, da taj problem na pravi način rešimo sistemski za sva ostala pitanja gde nam se on provodi u državi. Hvala. Uvažena predsedavajuća, gospodine predsedniče Vlade, mi smatramo da je ovo važno pitanje koje reguliše član 5. zakona, a govori o licenci. U stvari, da bi regulisali ovu oblast, da bi mogli da jasno kažemo ko može da obavlja detektivsku delatnost, uvodi se licenca, a član 5. o kome sad govorimo govori ko sve može da obavlja taj posao, odnosno ko može da dobije licencu. Koliko sam razumeo iz ovih dosadašnjih rasprava, imali smo s jedne strane predlog amandmana koji predlaže neka ograničenja i s druge strane, veoma je argumentovan odgovor predsednika Vlade, odnosno ministra unutrašnjih poslova, predloživši i usvojivši ovde kroz amandmane na sednici Vlade i kroz sam predlog zakona mnogo šire, mnogo oštrije uslove. Mi smatramo da treba to podržati, to prihvatiti jer jednostavno onaj predlog koji smo čuli od kolega koji su podneli amandman, malo pre sam i čuo od jednog drugog kolege da razume i da je dovoljno bezbednosna provera da stoji, da je dovoljno jasno, dovoljno ograničeno, dovoljno oštro, tako da mislim da ovde nema nikakve dileme, predlog jasno to reguliše, mi podržavamo takav predlog i predlog Vlade vezano za amandmane na član 5. Toliko, hvala. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Milićević i Stefana Miladinović. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Govoriću kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS. Na početku bih se zahvalio i Vladi Republike Srbije i nadležnim odborima što su prihvatili ovaj amandman mojih kolega Stefane Miladinović i Đorđa Milićevića i što je amandman postao sastavni deo Vlade. Međutim, poštovani predstavniče Vlade i predstavnici MUP, ne sumnjivo je da su rasprave u načelu o zakonu o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti izazvale različite komentare, ali je činjenica i mišljenje zainteresovanih za ovu oblast, pa i običnih građana da je Srbiji ne potrebno, nego neophodno donošenje krovnih zakona koji uređuju oblast privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti, pre svega što je Srbija jedina zemlja u regionu koja još uvek nije usvojila zakon u ovoj oblasti, a drugo, što je realnost takva da je u ovakvim uslovima u Republici Srbiji sektor privatnog obezbeđenja veoma razvijen. Podsetiću da je u ovom sektoru zaposleno, kao što ste i vi rekli, oko 50.000 ljudi i da se raspolaže sa oko 50.000 komada oružja, mada ne postoje precizni podaci o tačnom broju.

Međutim, u ovom trenutku ne postoje jasno definisana prava i obaveze pravnih i fizičkih lica koja obavljaju ovu specifičnu delatnost, kao ni jasna uloga nadležnog državnog organa u nadzoru nad obavljanjem poslova iz oblasti privatnog obezbeđenja po uzoru na druge evropske države. Vi ste, gospodine predsedniče, i u vašem uvodnom izlaganju jasno naveli da oba predloga zakona za cilj imaju profesionalizaciju ovih delatnosti u cilju postizanja nivoa kvaliteta usluga, računajući na njihov doprinos u ukupnom sistemu unutrašnje bezbednosti, koje ovaj značajni resurs svakako može da pruži. U raspravi u načelu poslanička grupa SPS pokušala je da konstruktivnim diskusijama da doprinos da zakoni budu što bolji kako bi se ovaj sektor u ovim uslovima uradio na najbolji mogući način. I vama i nama je jasno da ne donosimo idealne zakone, što govori iskustvo zemalja u okruženju, ali kada je reč o konkretnim prednostima ovih zakona, najveća dobit je što se stvaraju zakonski okviri za zaštitu interesa građana i države i poslodavaca i zaposlenih u sektoru privatnog obezbeđenja.

U tom smislu i govorim. Samo ću govoriti vezano za sve amandmane i kasnije se nećemo javljati. Amandmanima smo želeli da i jedan i drugi zakon budu što kvalitetniji i primenljiviji u praksi, tako da naši amandmani daju doprinos da zakoni budu kvalitetniji u oblastima koje se uređuju, pre svega, status zaposlenih lica, status preduzeća, tehničku opremljenost i upotrebu tih sredstava, zasnivanje radnog odnosa zaposlenih lica, ali i prestanak radnog odnosa, usklađivanje rada zaposlenih lica, kao i usklađivanje zakona sa drugim zakonima. Na zakon o detektivskoj delatnosti amandmani su predloženi da bolje definišemo koje uslove mora da ispunjava odgovorno lice koje se bavi ovom delatnošću, da zakon mora da bude usklađen sa drugim zakonima, kao i da preciziramo pojedine odredbe zakona. Na naše zadovoljstvo, prihvaćen je od strane predlagača veći broj naših amandmana i poslanicima SPS je drago što smo dali značajan doprinos da zakoni budu kvalitetniji i primenljiviji u praksi, a da je to prepoznao i predlagač ovih zakona i Vlada Republike Srbije, na čemu im zahvaljujemo. Na kraju, želim da predlagaču u ime poslaničke grupe SPS poželim uspešno sprovođenje ovih zakona, obzirom da se u Srbiji prvi put reguliše ova oblast. Na samom kraju, želim da svim vernicima u Srbiji, koji danas slave slavu Svetog Aranđela, čestitam slavu i poželim da još dugo slave, u ime poslaničke grupe SPS. Da li još neko želi reč? Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević. Da li neko želi reč?

Da li neko želi reč?

Konstatujem da je amandman Odbora na član 6. postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 6. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Na član 6. amandman su zajedno podneli su narodni poslanici Milisav Petronijević i Miroljub Stojčić. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 6. amandman sa ispravkama zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović. Da li neko želi reč? Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 6. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Da li neko želi reč?

Ne bi bilo dobro da prihvatimo da ljudi koji su napustili MUP zbog teže povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa dobiju dozvolu za obavljanje detektivske delatnosti.

Hvala. Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Srđan Milivojević i zajedno Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Da li neko želi reč? Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Da li neko želi reč? U članu 8. stav 1. reči: „ko je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa“ brišu se. Mislim da su nepotrebne u tekstu zakona. Podložni su interpretacijama i tumačenju takvom da čak mogu da predstavljaju i koruptivni element u ovom zakonu i svakako nisu materija za zakon. Ostavljam da ministar, konsultujući struku, može i da ostavi ove tačke zakone ovako kako piše, ali dajem predlog da bi možda moglo da se obriše, jer šta znači to da je obezbeđen od provale i neovlašćenog pristupa i šta je danas neovlašćeni pristup u nekim prostorijama, šta je ovlašćeni pristup i šta je provala i šta je obezbeđenje? Znači, da li je obezbeđenje ako ima gvozdenu rešetku na vratima, ako ima video nadzor, ako ima alarm? Ne insistiram na podnošenju amandmana, samo dajem sugestiju da nije baš precizno definisano u ovom zakonu šta znači neovlašćen pristup i šta znači obezbeđenje od provale. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 9. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Da li neko želi reč? Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Član 9. se odnosi na izdavanje licence za obavljanje detektivske delatnosti i tu sam intervenisao kada je reč o dva člana ovog zakona. Prvo, neshvatljivo je da u tekstu Predloga zakona o detektivskoj delatnosti nisu definisani rokovi za izdavanje licence za obavljanje detektivske delatnosti detektivskih poslova. Znači, u zakonu se kaže: „Zahtev za izdavanje licence podnosi se Ministarstvu. Uz zahtev se prilažu akti, uverenja, potvrde, izvodi, odnosno javne isprave. Licenca se izdaje na pet godina.“ Ali, ne kaže u kom roku se izdaje licenca. Kada postoji jedno diskreciono pravo nedefinisano zakonom, onda sutradan možda vi, gospodine Dačiću, nećete biti ministar unutrašnjih poslova, može da dođe neko drugi za ministra unutrašnjih poslova, pa taj kaže – agencija A će imati odgovor u roku od 30 dana, agencija B u roku od 60 dana. Mislim da je to nezamislivo. Moramo ipak da predvidimo kroz zakon rok za izdavanje licence. Da budem iskren, razgovarao sam sa ljudima koji se bave obezbeđenjem i nije im baš bilo jasno šta je licenca u svečanoj formi. Sada, ako ja imam licencu u svečanoj formi, a vi nemate, da li to znači da je moja agencija bolja ili nije bolja, da li se ta licenca u svečanoj formi dodatno plaća, da li proizvodi neke dodatne troškove? Mislim da to nije precizno definisano zakonom, trebalo bi da razmislite, ako već ne postoji drugačija mogućnost, da makar nadležan odbor dostavi amandman koji vas obavezuje u kom roku bi trebalo da da dostavite odgovor ministarstva kada je reč o podnošenju zahteva za izdavanje licence.

To u zakonu ne piše.

Opšti rok za to je 30 dana, tako da se tu primenjuje i na ovaj deo. Kada je reč o onome što ste rekli – licenca u svečanoj formi, pa reč je o nekoj vrsti sertifikata koji bi neko mogao, kao bilo koji drugi sertifikat, da u svečanoj formi drži u svom kabinetu ili u svojoj kući. To je dodatak rešenju koji neko može da dobije, a ne mora.

Svi imaju istu licencu.

Tamo imate jednu službu. Mislim da je vodi gospođa Zorica Kasalica, prvi general žena u policiji i odlično žena radi. Svaka pohvala za nju. Vrlo je profesionalna i uvek na usluzi da sve te životne situacije koje zakon nije regulisao, koje život nameće uvek ima puno razumevanja da tu pomogne, da izađe u susret. Ima onu ljudsku osobinu da hoće da pomogne ljudima i to je za pohvalu. Dok god imate takve profesionalce u službi, imam poverenja da ćete vi naći način da svaku situaciju koju život nameće prevaziđemo, ali jednog trenutka ćemo svi mi završiti svoj radni vek i nažalost gospođa Zorica Kasalica i vi i ja, a valjalo bi da ostavimo društvo i državu tako da bude definisano uređena zakonima, da ne počiva mnogo na dobroj volji, nego da pre svega zakon obavezuje da se nešto izda u roku od 30 dana. Podvlačim, znam koliko tamo ima profesionalaca koji taj rok ispoštuju i pre 30 dana i daju sve potrebne dokumente i kada je reč o saobraćajnim dozvolama i kada je reč o vozačkim dozvolama i pasošima i drugim dokumentima koji ne potpadaju samo pod Zakon o upravnom postupku, ima tu i nekih drugih provera da se obave, ali valjalo bi da ipak to definišemo kroz zakon da je rok za izdavanje licence 30 dana, da to svi znaju, da to ne bude posle interes službe takav da nismo u stanju da vam damo u roku od 30 dana. Pa, svako voli kada uđete kod njega u kancelariju da ima uramljeno na zidu da mu je potpisao ministar, ali me ovde opterećuje to što se kaže da sadržinu svečane forme licence propisuje ministar. Valjalo bi da makar taj propis donesemo za 45 do 60 dana, da ne bude situacija kao sa auto-školama pa da nema podzakonskih akata.

Moram da kažem da se slažem sa argumentacijom gospodina Milivojevića oko oba ova pitanja. Očekivao sam da kažete da, pošto nije posebno propisano, vredi opšti rok i Zakon o opštem upravnom postupku, ali je iskustvo svih nas da imamo dosta problema i sa primernom tog postupka, pogotovo u nekim specifičnim postupcima kao što je ovde slučaj. On je jedan opšti zakon koji treba zapravo samo da pokrije one situacije kada neki posebni postupci ili rokovi za njihovo okončanje nisu posebno navedeni. Vi ovde uvodite čitavu jednu kategoriju novih postupaka, jednu novu službu i mislim da makar u ovoj fazi početka njenog rada da je bilo mnogo bolje propisati poseban rok. Ne mislim da on nužno treba da bude 30 dana. Naravno da će se primenjivati opšti rok, ali mislim da je ovde bilo dobro da se on posebno propiše. Verujem da ima odličnih profesionalaca i u MUP i u drugim sektorima državne uprave koji poštuju rok, ali i vi stalno ističete kako je problem prekomplikovanih postupaka, procedura, kašnjenja uprave i nekih drugih državnih organa jedan od ključnih problema funkcionisanja naše države. Tako je oduvek bilozbog toga mislim da je možda bilo bolje propisati jedan kraći rok. Moram da priznam da me je iznenadila vaša argumentacija kod svečane forme. Svečana forma je posebna vrsta forme i u pravu i ona ne podrazumeva samo nečiju mogućnost da nešto zakači na zid ili ne zakači na zid. Ako ste se opredelili za formulaciju svečana forma, onda to podrazumeva vrlo precizne stvari. Inače, mislim da je bolje da bude propisana takva forma, da to što će neko zakačiti akt sa potpisom ministra, izdat u javnoj i svečanoj formi, da je to važno i za one koji dolaze u tu kancelariju da bi tako mogli da se pouzdaju u kvalitete onih kod kojih rade.

U toj fazi prelaska je vrlo važno da ne dođe do zloupotreba, da se neko polakomi za lepom reklamom, firmom ili jeftinijom cenom, a da onda zbog toga snosi štetne posledice. Zbog toga mislim da to nije trebalo ostavljati na volju. Na član 10. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Imam ovde samo jednu logičko-stilsku korekciju, koja kaže u članu 10. - da može obrađivati podatke. Ja sam tu stavio da se zamenjuju rečima - sakuplja informacije na zahtev korisnika. Kad kažemo u Srbiji da obrađuje podatke to može da proizvede razne konsekvence - šta sa tim podacima stvarno može da se desi? Onda on kroz zakonsku formulaciju - može obrađivati podatke, može da shvati da s tim podacima može mnogo toga da uradi. Obrada podataka može da bude danas u 21. veku podložna raznim tumačenjima. Sakupljanje informacija - tačno se zna šta je. Na zahtev korisnikapogotovo se zna šta je sakupljanje informacija. Mislim da bi se ovim amandmanima izvršile neophodne korekcije koje bi preciznije definisale poslove detektiva. Hvala. Da li još neko želi reč? Kao što sam i govorio na početku, mi se krećemo u prostoru koji je definisan s jedne strane potrebom jasnog preciziranja delatnosti ovih agencija, odnosno pravnih lica i pojedinaca, a s druge strane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji tačno definiše ovaj termin ovako kako piše. U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti obrada je precizno definisana. Da vam ne čitam sad šta sve piše šta je obrada. Mi, jednostavno ne možemo da stavimo drugi termin osim ovoga. Slažem se sa vama da je to sada pitanje kako to zvuči, ali je jezik ponekad definisan nekim drugim aktom. Hvala. Da li još neko želi reč? Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajuća. Mislim da je važno ovde upozoriti na ovu terminološku razliku, bez obzira na ovo što ministar poziva i podseća na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovde ima zaista malo nekih nejasnoća. Obrada podataka i prikupljanje informacija zaista jesu različiti termini.

Pazite logično pitanje – kako možete obrađivati podatke o licu koje je anonimno? Samo pažljivo čitajte logički – detektiv može obrađivati podatke o licima koja anonimno i protivpravno postupaju protiv korisnika usluge. Razumem da može prikupljati podatke o licima koja protivpravno postupaju. To je nešto što je suprotno pravu i zakonu itd. Ali o licima koja anonimno postupaju, kako može o onome ko anonimno nešto radi prikupljati podatke kada ne znate ko je? Da li još neko želi reč? To je ono što se u policijsko terminologiji zove n.n. lice.

Obrada je precizno definisana kao svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima, kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje dostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način. Veoma je komplikovano, ali mislim da su se potrudili da obuhvate sve radnje koje se mogu nazvati obradom. To je posledica našeg iskustava i naše kontinentalne pravne prakse da probamo unapred da zamislimo sve moguće situacije pa onda zbog toga te formulacije imaju možda kavkijanski oblik. Isto bih više voleo da ima opštih formulacija i standarda pa da pod njih možemo da podvodimo sve, ali kod nas je navika da pokušavamo iscrpno da navodimo i onda uvek ostane nešto što može da se navede pod ovo – i drugi oblici. Tako je, pretpostavljam u vašem poslu posebno. Na član 11. amandman su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević. Da li neko želi reč? Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Da li neko želi reč? Kada je reč o članu 12. poštovani gospodine ministre, često idem u skupštinsku biblioteku i tu sam našao sledeći podatak – jedan predsednik Vlade Kraljevine Srbije kudio je svog sina zašto je dobio jedinicu iz srpskog jezika i on mu je kazao – napisao sam pismeni zadatak i odmah mi je profesorka dala jedinicu.

U srpskom jeziku se kaže – pisana forma i zaista bi trebalo da čuvamo i negujemo naš lep srpski jezik. Mnogo puta smo govorili da nije u redu da se piše – u pismenoj formi nego u pisanoj formi. Nađite način da to ispravimo.

Neću dalje da pričam o ovoj temi. Mnogo smo potrošili vremena i moja uvažena koleginica Vojić Marković i Donka Banović i ostale kolege.

Kad su oni napisali „pisano“, da je bilo amandmana da bude „pismeno“, i da je čak i u nekim zvaničnim tumačenjima - koja varijanta je ispravna ili nije ispravna, bilo je promena i to je zaista jedno polje koje nije toliko pitanje politike ili zakonopisca, nego više možda Srpske akademije nauka, ili nekih koji utvrđuju kodekse jezika. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 12. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 12. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Da li neko želi reč? Na član 14. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Poštovani gospodine ministre, mi nismo hteli da intervenišemo kada je reč o članu 15. amandmanima. Predložili smo izmene i dopune Zakona o oružju i municiji. U članu 15. se kaže da detektiv može dobiti dozvolu za nošenje ličnog oružja u skladu sa zakonom kojim se uređuje oružje i municija. Bilo je besmisleno da intervenišemo amandmanom na ovaj zakon, ali bih molio vaše saradnike i vas da što pre stavite na dnevni red makar izmene Zakona o oružju i municiji i da obavezno ubacite ono što je DS predložila, da svi ljudi koji žele da imaju vatreno oružje, da nabave vatreno oružje u Srbiji, su obavezni da obave lekarski pregled, da dobiju uverenje o psihofizičkim sposobnostima da rukuju oružjem, a svi oni koji već imaju dozvolu za posedovanje oružja, da su u obavezi da u roku od godinu dana od donošenja zakona takođe obave lekarski pregled, kada je reč o posedovanju oružja, jer smo bili svedoci da se jedan značajan broj masovnih ubistava u Srbiji desio upravo desio oružjem za koji su vlasnici imali uredno izdate oružane listove. Smatramo da je ovde bilo nemoguće intervenisati amandmanom, ali molim vas da zaista, kada budete radili Zakon o oružju i municiji, stavite ove odredbe, da su ljudi koji podnose ovaj zahtev obavezni da urade psihofizički test kod doktora, pre svega kod psihologa, da se vidi da li su sposobni da poseduju oružje. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 16. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić. Da li neko želi reč? Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Kada je reč o članu 16, naša pravna regulativa, naša zakonska regulativa poznaje neke odredbe koje kažu – prekoračenje nužne odbrane, pa onda – krajnja nužda i tačno je definisano šta je krajnja nužda a šta je nužna odbrana i u krajnjoj nuždi se kaže da je to činjenje prema agresiji istom merom kojom je agresija upućena, bez mogućnosti da se na drugi način otkloni opasnost po život ili fizički integritet onoga ko pruža takvu odbranu. Ali, ovde je nešto veoma simptomatično, u ovom članu 16. Postoji jedna odredba koja kaže da Izveštaj o upotrebi vatrenog oružja i fizičke snage, iz stava 5. ovog člana, detektiv podnosi u roku od 12 časova odgovornom licu u pravnom licu za detektivsku delatnost. Mislim da je taj rok čudan i diskutabilan. Prvo, šta ako je lice koje je primenilo fizičku snagu ili vatreno oružje povređeno? Šta ako je dobilo povrede koje ga onemogućuju da takav izveštaj dostavi? Da li su predviđene zakonske sankcije, ako on nije u stanju da takav izveštaj dostavi pravnom licu, a sa druge strane, ako nije bilo nikakvih drugih povreda na njemu, zašto toliko dug rok od 12 sati da prijavi to delo. Odmah po učinjenom delu neka napravi izveštaj o tome šta se desilo. Ponovo kažem, ne ulazim u ovu zamku, što je govorio gospodin Đurić, da mi baš na Balkanu probamo da definišemo svaku situaciju koju može život da predvidi, ali mislim da bi bilo dobro da se i o ovome razmišljalo. Hvala.

Koliko je to brzo „odmah“ Zakonopisac mora da odredi neki rok i ovde je zato navedeno 12 sati.

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Saša Dujović. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 16. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Da li neko želi reč? Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Anđelković i Bojana Anđelković. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove podneo je amandman na član 17. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Samo da kažem u ime predlagača da prihvatam ovaj amandman, kako bi on postao sastavni deo Predloga zakona. Hvala. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroljub Stojičić i Vesna Jovicki. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Gordana Čomić i Srđan Milivojević. Član 20. je za nas najsporniji član i apsolutno sam uveren da ste vi, gospodine ministre i predsedniče Vlade, razgovarali i sa nadležnim nezavisnim regulatornim telima, da ste obavili razgovor i sa stručnom javnošću, ali ovako davanje svih ovih podataka koje je navedeno u članu 20, prilično je sporno. Ovde zaista ima puno podataka koji, ako se na ovakav način daju, ako se na ovakav način ta ovlašćenja daju detektivu, ona su nedopustiva, jer unose potpunu pravnu nesigurnost. Čitam ovde šta sve može detektiv da radi i koje sve podatke može da dobije. Znate, detektivska delatnost ne bi trebalo da bude zamena za ovlašćenja državnih organa. Ipak postoje neki državni organi u čiju snagu moramo verovati i moramo neke podatke ipak nabavljati preko nadležnih državnih organa, preko institucija, jer one su, na kraju krajeva, garant da će se štititi ljudska prava, da će se sprovoditi u skladu sa zakonom obrada tih podataka. Pročitaću šta je sve po Predlogu zakona organ državne uprave, odnosno pravno lice, koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi evidenciju, dužno da da detektivu na obrazloženi pisani, odnosno piše pismeni zahtev. Dakle, kaže ovako – daju podatke o boravištima i prebivalištima lica, o vlasnicima motornih vozila i plovila, o polisama osiguranja, vlasnicima nepokretnosti, penzijskom i invalidskom osiguranju, podatke iz sudskih spisa u slučajevima kada to pravo ima korisnik usluga i podatke iz državnih arhiva. U ovom drugom stavu se definiše šta sve treba da sadrži taj podatak. Onda se vraćam na priču kojom ste nam kazali da vi kao Ministarstvo unutrašnjih poslova ne možete parking servisu da date registarski broj automobila da bi on napisao kaznu, a ovde kažemo da ćemo ga davati detektivima. Znači, onda će parking servis da angažuje detektiva koji će za njegov račun da nalazi vlasnike motornih vozila koji nisu platili ove protivustavne, protivzakonite doplatne karte za parking. To je samo jedan primer. Mi smo tražili brisanje ovog člana ili da se makar na neki drugačiji način definiše, jer na ovakav način to bitno može da naruši ljudska prava, građanska prava i slobode, ono što Ustav garantuje. Ipak mi živimo u jednom društvu krhke demokratije. Želim samo da podsetim ministra, koji se prihvatanjem nekih amandmana pozvao i na mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, da je on takođe na ovaj član 20. dao svoju primedbu, koja glasi – Predlog zakona na nedovoljno precizan način uređuje da su organ državne uprave, pravno lice koje na osnovu javnih ovlašćenja vodi određene evidencije ili drugi rukovaoci zbirkom podataka na obrazložen pismeni zahtev detektiva praktično dužni da detektivi daju podatke navedene u tekstu. Ova odredba je nepotpuna i potrebno je precizirati istu, u smislu određivanja koje podatke o ličnosti su navedeni subjekti dužni da daju detektivu, kao i da su ti podaci detektivu neophodni isključivo radi vršenja poslova iz njegove nadležnosti, a uz puno poštovanje načela srazmernosti.

Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski. Vlada i resorni odbor prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Da li neko želi reč? Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milisav Petronijević i Mirjana Dragaš. Da li neko želi reč? Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Ovaj amandman se takođe odnosi na ovu nedovoljno jasno definisanu obavezu organa uprave i drugih institucija da detektivu daju podatke o ličnosti. Ovim amandmanom zapravo se pokušava ovo jasnije definisati i postaviti nekakav uslov. Neću da tvrdim da je način na koji je ovaj amandman to regulisao najsrećniji, ali mislim da je dobar putokaz za Ministarstvo da pronađe način da ovaj član uredi preciznije, zato što se ovim amandmanom definiše da izuzetno za uvid u podatke iz tačaka 3, 5, 6. i 7. i stava 1. ovog člana detektivu mora da pribavi posebne dozvole suda ili rukovodećih organa. Dakle, on ukazuje da na to da ne mogu svi podaci biti dostupni detektivu ili za slučaj da se traže podaci koji su po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti jasno definisani da postoje nekakve institucije koje daju dozvolu da se takvi podaci u nekim slučajevima prikupljaju. Dakle, opet molim ministra da razmotri ovo. Potpuno je jasno da svi ovi amandmani imaju jedan jedni cilj, a to je da se otkloni svaka nejasnoća iz ovog zakona i svaki prostor za moguću zloupotrebu. Ovo je zemlja koja je preživela užasno mnogo tragedija upravo zbog toga što podaci o ličnosti nisu bili zaštićeni i zato što su razne službe davale podatke o pojedinim ljudima i ti podaci su bili na najdrastičniji način vrlo često zloupotrebljavani. Još jednom molim da ministar razmotri amandmane i ukoliko je potrebno da se neki amandman izmeni, ali da se u svakom slučaju jasnije precizira ovaj član 20, da se otkloni svaka mogućnost da on bude u suprotnosti sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti, s jedne strane, i da se otkloni svaka mogućnost zloupotrebe podataka o ličnosti. Hvala. Da li još neko želi reč?

Poštovani gospodine ministre i predsedniče Vlade, zaista bih vas molio da ovaj amandman na ovaj član prihvatite. U članu 23. Predloga zakona vi ste kazali da ovlašćeni policijski službenici Ministarstva, u vršenju nadzora nad sprovođenjem ovog zakona, pored ovlašćenja na preduzimanje radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcija, imaju pravo i dužnost da proveravaju način čuvanja i nošenje vatrenog oružja. To je u redu, ali je sporan ovaj deo: „…kao i psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem“ To rade nadležne zdravstvene ustanove i mi smo tu i intervenisali kada je reč o ovom amandmanu, u kome se reči: „kao i psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem“ zamenjuju rečima: „a za psihofizičku sposobnost i osposobljenost detektiva za rukovanje oružjem podnose zahtev za proveru nadležnim i stručnim medicinskim službama“ Mislim da je to jedan dobar amandman, jer sutradan će neko iz sveta čitati ovaj zakon i kazati – kako može policija da procenjuje psihofizičku sposobnost, to nije primereno, izlazi izvan okvira policijskih ovlašćenja. S druge strane, šta se podrazumeva pod nadležnom službom za osposobljenost rukovanjem oružjem? Znači, mora da ima potvrdu od streljane ili društva koje se bavi obukom za rukovanjem vatrenim oružjem. To može čak da izda i MUP, ali psihofizičku sposobnost za rukovanje oružjem ne može da ocenjuje MUP.

Izvolite. Samo da budemo precizni. Sigurno da neće policajci da utvrđuju psihofizičku sposobnost. Ovde je reč o tzv. inspekcijskom nadzoru, odnosno podnošenju na uvid dokumenata - da li postoje uverenja o izvršenom pregledu, o obuci itd. Tako da, o tome je reč, a nije reč o tome da će Ministarstvo da pregleda. Mislim da ipak nismo toliko osposobljeni za tako nešto. Ako biste čitali bukvalno onako kao što ste vi malopre objašnjavali, možda bi neko mogao tako da zaključi, ali sigurno da se to odnosi na to kada ovlašćeni policijski službenik dođe u inspekcijski nadzor, on traži uverenje o psihofizičkoj sposobnosti i sva druga koja se podnose, koja su važna da bi neko uopšte ispunio uslove. O tome je reč. Mogu da prihvatim vaše obrazloženje, jer verujem da će sutradan policija kada dođe tražiti taj papir, ali u zakonu piše – proverava psihofizičku sposobnost.

No, dobro, hajde da prihvatim da će zaista tražiti uverenje, a neće proveravati psihofizičku sposobnost. Ovako se kaže da proverava psihofizičku sposobnost. Mislim da je bilo bolje da ste prihvatili ovaj amandman. Hvala.

Vi sada, mislim da u izradi nekog novog poslovnika bi trebalo malo više da se obrati pažnja na proceduru kada se raspravlja o zakonu u pojedinostima, jer mi sada imamo situaciju u kojoj se ja, na primer, nalazim. Ne mogu kao ministar sada bez odluke Vlade da prihvatim amandman. Sa druge strane, postoje neki rokovi kada se daje u pauzi između, sećate se, bar je tako bilo kada sam ja bio poslanik, kada odbori daju amandmane da se amandmani ne mogu podnositi u međuvremenu, i mislim da generalno, ima stvari koje promaknu u tom nekom prvom čitanju ili drugom ili trećem u parlamentu i koje bi se mogle promeniti, ali više ne postoje ni pravne mogućnosti za tako nešto. Ako biste me vi sada pitali da li nešto možemo da promenimo, ja bih sigurno sada promenio u smislu definisanja da se traži uverenje, ali niste vi to ovde tako napisali, jel tako?

Generalno, to je moja sugestija, ako je moguće, kada se bude pisao neki drugi, da se olakša ovakav način rada. Inače, ja sam ovde došao i ja mogu da odsedim celu ovu sednicu, vi pričate, mi nijedan amandman koji nismo prihvatili, nemam uopšte potrebe da ga objašnjavam niti da o bilo čemu raspravljam, ali da odradim taj svoj deo posla, pošto ja ipak ne mogu da učestvujem baš tako na tim sednicama, pa ja onda diskutujem tu sa vama i delim, ponekad ima političkih stvari o kojima svako ima svoje mišljenje, ali postoje neke logične stvari koje bi mogle da budu u poboljšanju teksta. Izvolite. Gospodine ministre, još uvek postoji prostor da se ovaj tekst zakona popravi, tako što će podnosioci amandmana izvršiti izmenu svog amandmana u skladu sa tehničkom ispravkom, u skladu sa ovim oko čega očigledno nemamo spora. Dakle, i vi isto verujete da bi bolje bilo da tu piše – dokaz o psihofizičkoj sposobnosti ili uverenje o psihofizičkoj sposobnosti. Ako ste vi spremni da takvu vrstu izmenjenog amandmana prihvatite, podnosilac amandmana može da izvrši tehničku ispravku amandmana i da ovakav amandman bude usvojen. Mislim da je i za Ministarstvo dobro da ne ostane sumnja da možda neko to tumači kao pravo Ministarstva da on proverava psihofizičku sposobnost, a kasnije može da padne i velika odgovornost, sasvim neopravdano na Ministarstvo, ukoliko se desi slučaj da je neko ko ima jasne dokaze, da nije psihofizički sposoban, da nosi oružje, to oružje zloupotrebi, a onda kasnije može da se postavi pitanje kako je moguće da nadležni državni organ koji je bio zadužen za to da prati uslove pod kojima neko može da nosi oružje, je propustio da na vreme proveri da li je neko psihofizički sposoban. Mi možemo da prihvatimo deo onoga što ste vi mislili da predložite kroz izmenu, ako je to pravno moguće. Ako je moguće tehnički, da ne proverava sada policijski službenici psihofizičku sposobnost, a ako je moguće da se samo, ako možete, Srđane, u dogovoru sa Todorovićem iz Ministarstva da vidite šta bi moglo, u smislu da se traži uverenje o svemu tome, a ne da se proverava psihofizička sposobnost. Ako želite, možemo i to da radimo. Predlažem da predlagač izvrši izmenu i usaglasi sa odborom jednim i drugim, ali do završetka rasprave u pojedinostima po ovom zakonu. Molim vas da to odmah uradite. Izvolite. Mi jesmo saglasni, ako je formulacija ovakva kao što sam rekao, a to znači da se traži uverenje. S druge strane, ako je to moguće da se stigne u skladu sa procedurom, može. Da bi ovo bilo sve u skladu, napravićemo pauzu i nastavićemo rad u 16.45 časova. Poštovani narodni poslanici, obaveštavam vas da saglasno članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, ali najduže do završetka pretresa u pojedinostima tačke 7. dnevnog reda ove sednice.